Děkuji a pan ministr na vaši interpelaci odpoví do 30 dnů písemně.

Tak jsem z těch termínů zahájení výstavby nesvůj a chtěl bych se zeptat na to, jak to vlastně je. Jestli s tím termínem ve skutečnosti nějak vážně počítáte, nebo jestli generujete náhodná čísla zahájení výstavby Pražského okruhu. Vzhledem k tomu, že všichni víme, že je to jedna z klíčových dopravních staveb, jedna z klíčových dopravních infrastruktur České republiky, tak nám nepochybně všem záleží, velké řadě z nás velmi významně i s ohledem na ochranu životního prostředí, na tom, jak se dostáváme do hlavního města nebo jak putujeme po České republice. Znamená to samozřejmě také významný argument pro rozvoj české ekonomiky tak, aby dopravní infrastruktura v Čechách fungovala lépe.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci. Děkuji moc.

Jaký je aktuální stav? Já chci, aby všichni měli stejné informace ve stejný čas.

Od 1. června letošního roku paralelně probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení. Zároveň probíhá majetkoprávní příprava. V současné době byly obesláni vlastníci pozemků dotčených stavbou. Tyto kroky jsou paralelně zajišťovány z důvodu možnosti zahájení výkupu pozemků a zahájení inženýrské činnosti pro stavební povolení bezprostředně po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Já vám řeknu jednu zajímavou informaci.

Nebudu říkat, kolik peněz to nás a daňové poplatníky stálo.

Pokud jde o předpokládané zahájení jednotlivých úseků.

Děkuji.

Já jsem si vědom toho, že prosadit výstavbu nejenom dopravní stavby, ale vlastně jakékoliv stavby vůbec jednoduché není, to nezpochybňuji. Tím víc je ale potřeba, aby ti, kteří to chtějí prosadit, do toho šli s veškerou vervou, jednali s těmi, kteří přicházejí s námitkami, aby iniciovali jednání, jak tu zaznělo, aby argumentovali, aby se hádali, aby vysvětlovali veřejnosti, proč ta stavba musí být, protože těch reálných překážek je samozřejmě celá řada. Já přece jen musím vrátit tu základní otázku. Proč to je, proč k tomu došlo? Protože to samozřejmě celou řadu lidí, kteří na to čekají, zneklidňuje. A pak samozřejmě doplňuji tu otázku tím směrem, co všechno chystáte právě pro osobní jednání s těmi, kteří vůči tomu okruhu mají ještě výhrady, jak chystáte vysvětlování a argumentaci pro veřejnost.

A věřte jedné věci.

Takže děláme věci uvnitř ministerstva, děláme věci, pokud se týkají legislativy.

Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Vojtěcha ve věci domácí péče je zásadně ohrožena.